Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 110 narodnih poslanika. Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 146 narodnih poslanika i da imamo uslove za rad. Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam pozvala da današnjoj sednici prisustvuje predsednica Vlade Republike Srbije, gospođa Ana Brnabić, svi članovi Vlade, kao i kandidat za člana Vlade, gospodin Siniša Mali. Saglasno članu 86. stav 2. i članu 87. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam ovu sednicu sazvala u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika i izuzetno, za ponedeljak, mimo dana utvrđenih u članu 87. stav 1. Poslovnika, zbog potrebe da Narodna skupština razmotri predlog i izabere ministra finansija. Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, kao što ste videli, za Petnaestu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, na osnovu člana 121. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, utvrdila sam sledeći D n e v n i r e d Izbor i polaganje zakletve člana Vlade. Prelazimo na rad po dnevnom redu. Primili ste predlog kandidata za člana Vlade koji je, saglasno članu 133. stav 8. Ustava Republike Srbije i članu 25. stav 2. Zakona o Vladi, podnela predsednica Vlade, gospođa Ana Brnabić, a kojim je za ministra finansija predložen Siniša Mali. Na taj način, a saglasno odredbama Ustava Republike Srbije, Zakona o Vladi i Poslovnika Narodne skupštine, stekli su se uslovi da otvorimo pretres o kandidatu za člana Vlade, da izaberemo člana Vlade i da član Vlade pred Narodnom skupštinom položi zakletu. Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika. Saglasno članu 269. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres o Predlogu kandidata za člana Vlade. Pitam predlagača, predsednicu Vlade, Anu Brnabić da li želi da obrazloži predlog? (Ana Brnabić: Da.) Izvolite. Poštovana predsednice Narodne skupštine, poštovani narodni poslanici, zadovoljstvo mi je da danas imam priliku da predložim za mesto ministra finansija gospodina Sinišu Malog. Pošto očekujem da ćemo tokom dana imati generalnu raspravu, koja će uključivati razne stvari, ja bih se u ovom mom uvodnom izlaganju fokusirala uglavnom na one stvari koje su njega, pre svega, i preporučile za mesto ministra finansija. Ostaviću za kasnije debatu, verujem, o nesumnjivom znanju, profesionalnim kvalifikacijama i iskustvu Siniše Malog. Meni se čini, ono što je meni bilo važno, da je Sinišu za mesto ministra finansija pre svega preporučio uspeh u rešavanju ogromnih finansijskih i razvojnih problema Grada Beograda, koje je on nasledio kada je preuzeo mesto gradonačelnika 2014. godine. Godine 2014. situacija u Beogradu je bila sledeća. Siniša Mali je kao gradonačelnik preuzeo grad koji je imao 1.118.000.000 evra duga, 14 milijardi dinara neplaćenih obaveza i rekordni budžetski deficit od 20,25% Kakva je situacija u Beogradu danas? Dug Grada Beograda je prepolovljen. Isplaćene su sve obaveze Grada Beograda. Deficit Beograda smanjen je za četiri puta. Beograd je u svojoj istoriji dobio prvi kreditni rejting i to u oktobru mesecu 2016. godine od međunarodne Rejting agencije Mudiz i tada je kreditni rejting Beograda bio B-1 sa pozitivnim izgledom. U martu 2017. godine kreditni rejting Beograda unapređen je na BA-3 i očekujemo da će se do kraja godine kreditni rejting Beograda dodatno unaprediti. Podsetiću vas da je ovo prvi put u istoriji da je Grad Beograd dobio kreditni rejting, što je izuzetno značajno za privlačenje stranih investicija i za predvidivost poslovanja domaćih investitora. Ono što Sinišu Malog pre svega preporučuje za mesto ministra finansija to je da je Beograd danas stabilna lokalna samouprava i daleko najveća investiciona destinacija u ovom delu Evrope. Tokom mandata Siniše Malog kao gradonačelnika sprovedena je i konsolidacija javnih i javno-komunalnih preduzeća. U prve tri godine mandata od minusa od dve milijarde dinara javna i javno-komunalna preduzeća u gradu došla su do neto dobiti od 10 milijardi dinara. Beograd-put“, na primer, je umesto gubitka od preko milijardu dinara iz 2013. godine, danas profitabilno preduzeće koje pravi profit od 507 miliona dinara. Ovo je, naravno, napravilo osnov za ulaganja, pa je „Beograd-put“ posle deset godina imalo prvu ozbiljnu nabavku kamiona. Zelenilo Beograd“ je takođe dobilo novu mehanizaciju, „Gradska čistoća“ nove kamione. Beogradski vodovod i kanalizacija“ ulažu u nove kilometre vodovodne i kanalizacione mreže. Pošto je sređeno stanje u gradskim finansijama, što je bio, složićemo se svi, veoma izazovan i težak zadatak, pokrenut je konačno u Beograd ozbiljan, pravi investicioni ciklus. Promenjen je pristup investitorima, tako da se danas građevinske dozvole u Gradu Beogradu izdaju za svega 12 dana. Proces je, kao i u celoj Srbiji, u potpunosti elektronski da bi se sprečila mogućnost bilo kakve korupcije. U poslednje četiri godine izdate su građevinske dozvole za više od dva miliona kvadratnih metara. Prethodna gradska vlast je za period od šest godina izdala građevinske dozvole za tačno ukupno duplo manje kvadratnih metara. Samo tokom 2017. godine izdato je dozvola za više od milion kvadrata. Kao predsednica Vlade lično mogu da posvedočim da je, zahvaljujući velikim investicionim projektima Grada Beograda, naročito stanogradnje, BDP Republike Srbije održan, građevinska industrija stvarno, iskreno i značajno unapređena. Ponovo je pokrenuta i jaka međunarodna saradnja Grada Beograda, koja je u vreme mandata Dragana Đilasa mislim pa skoro u potpunosti zamrla i mislim da je to nešto gde ćemo mi morati da se složimo. Na inicijativu Siniše Malog i tadašnjeg premijera Aleksandra Vučića 2015. godine pokrenut je investicioni forum „Beogradski investicioni dani“, koji se od tada održava svake godine kao jedinstvena platforma za privrednu saradnju, privlačenje investitora i promociju Beograda. Danas investicioni dani postaju jedna od glavnih regionalnih inicijativa koja okuplja privredu iz celog sveta u Beogradu, međunarodne finansijske institucije, strane i najveće domaće investitore. Beograd je takođe te 2015. godine bio domaćin Samita glavnih gradova centralne i jugoistočne Evrope, na kom su predstavljeni investicioni potencijali Beograda i Srbije i mogućnosti za regionalnu saradnju. U vreme mandata Siniše Malog pokrenuti su veliki investicioni projekti, od kojih je svakako najznačajniji „Beograd na vodi“ U toku njegovog mandata, između ostalog, su otvoreni robna kuća „Ikea“, posao koji nije mogao da se završi preko 15 godina, pre svega zato što „Ikea“ ne dolazi u lokalnu samoupravu ili u zemlju gde postoji korupcija. To da je Švedska „Ikea“ u Beogradu i Srbiji pokazuje da se Srbija uspešno bori sa korupcijom i da ima transparentno poslovanje.

Takođe je otvoren hotel „Hilton“ Posle više od 10 godina, Beograd je dobio i prvu fabriku u Obrenovcu „Meita“ Sve što je urađeno u poslednje četiri godine doprinelo je smanjenju nezaposlenosti u Beogradu, koja je sada na istorijskom minimumu. Za vreme mandata Siniše Malog, broj nezaposlenih u Beogradu smanjen je za oko 25.500 ljudi, sa 109.652 nezaposlena u aprilu 2014. godine, na 84.139 nezaposlenih u aprilu 2018. godine. Zahvaljujući odgovornom vođenju gradske kase, Beograd je i sam ušao u veliki investicioni ciklus kako bi se poboljšao kvalitet života svih njegovih stanovnika. Ja ću sada za građane Srbije da obrazložim nekoliko projekata koji su, čini mi se, posebno važni. Kompletno je rekonstruisan Trg Slavija i velike saobraćajnice poput Bulevara Oslobođenja, Ruzveltove i ul. Mije Kovačevića. Železnička stanica Beograd centar, odnosno Prokop je posle 40 godina počela sa radom. Izgrađene su i pristupne saobraćajnice na toj stanici. Otvoren je Pupinov most na Dunavu. Izgrađen je novi Bulevar od Mosta na Adi do Tošinog bunara, završena je izgradnja fabrike vode „Makiš 2“ Počeli su radovi na pretvaranju centra grada u pešačku zonu. Obilićev venac je u potpunosti rekonstruisan i zatvoren za saobraćaj, a rekonstruisani su i Kosančićev venac i ul. Vuka Karadžića. Restaurirano je više od 200 fasada u centru grada. Izgrađene su stotine kilometara asfaltnih puteva, kao i vodovodne i kanalizacione mreže. Ukupno je urađeno više od 200 zelenih površina. Urađeno je 36 teretana za vežbanje na otvorenom, 42 sportska terena, više od 70 dečijih igrališta. Počela je kompletna rekonstrukcija parka Ušće i izgradnja pešačke pasarele između Kalemegdana i Beton hale. Počela je izgradnja nove autobuske stanice u Bloku 42 na Novom Beogradu. U toku su pripremne faze za izgradnju metroa, čija se izgradnja očekuje u drugoj polovini 2020. godine. Potpisani su ugovori za izgradnju fabrike za preradu otpada u Vinči, fabrike za preradu otpadnih voda u Velikom Selu i za izgradnju toplodalekovoda Obrenovac - Novi Beograd. Za vreme mandata Siniše Malog, otvoren je i oživeo naučno-tehnološki park na Zvezdari, gde sada 560 mladih inženjera radi u 64 start-ap inovacione kompanije, koje su za samo godinu dana imale profit od 14 miliona evra. Reformisana je i modernizovana gradska uprava, uvođenjem elektronske uprave. Katalog elektronske uprave u gradu Beogradu trenutno sadrži preko 150 usluga, a građanima je omogućeno da podnose zahteve, prijave inspekcijama, objedinjena je procedura za izdavanje građevinskih dozvola, prijave za bebe, upis u predškolske ustanove itd. Preko 40 zdravstvenih ustanova je rekonstruisano i modernizovano. Otvoreni su novi zdravstveni objekti u Malom Mokrom Lugu, na Labudovom brdu, u naselju „Stepa Stepanović“ i u Jajincima. Podjednako se ulagalo u centar grada i u prigradska naselja, a uložen je dodatni napor da se prigradske opštine bolje povežu sa centrom. Tako je uvedeno 10 novih autobuskih linija koje povezuju dalje delove grada sa centrom. Pored toga, Beograd je dobio 107 novih autobusa, među kojima su prvi električni autobusi. U 2017. godini, Beograd je imao više od milion turista, što predstavlja rast od 20% u odnosu na 2016. godinu. Pre četiri godine Beograd je imao 67 hotela, danas ih ima 104. Usluge ličnih pratioca danas besplatno koriste 330 dece i mladih sa smetnjama u razvoju. Grad plaća i usluge personalnih asistenata za 52 osobe sa invaliditetom. Posle dve decenije, prihvatilište za decu sa ulice će se preseliti u novi i mnogo bolji prostor na Zvezdari. Dve posebno važne stvari koje su tokom izborne kampanje, možda najviše prebacivane, a koje možda mi nismo dovoljno ni jasno objasnili, a koje su važne za građane Srbije, a posebno za građane Beograda, zahvaljujući saradnji sa privatnim vrtićima, danas više od 72 hiljade dece idu u vrtić u Beogradu, od čega 58.500 dece u državnim i 14 hiljada u privatnim vrtićima. To je više od 14 hiljada novih mesta za decu u vrtićima, što je više od dva puta od 6.000 koliko je nekadašnja gradska administracija uspela za šest godina uz ista novčana ulaganja. Za vreme mandata Dragana Đilasa, roditelji u Beogradu plaćali su 9.700 dinara mesečno račun za državni vrtić. On danas iznosi 5.590 dinara mesečno. U gradu Beogradu, zahvaljujući fiskalnoj konsolidaciji, finansijskoj disciplini, dobrom upravljanju beogradskom kasom, porodiljama je obezbeđena jednokratna novčana pomoć u iznosu od 10.000 dinara za svako novorođeno dete, dok socijalno ugrožene porodilje dobijaju dodatnih 25.000 dinara. Ovu vrstu pomoći danas prima 14.000 ovih majki. Ranije je taj broj bio 3.500. Beograd je takođe danas jedini grad u Srbiji, koji se potrudio da u sklopu elektronskog servisa „E-beba2“ zajedno sa roditeljskim dodatkom, roditelji odmah u porodilištu mogu da se prijave i za sva lokalna davanja. Na računu grada Beograda danas imamo 12,8 milijardi dinara. Želim da naglasim i da ne dužim dalje, da je ovo samo jedan deo uspeha koji je Siniša Mali kao gradonačelnik, sa svojim timom uspeo da završi u Beogradu u prethodne četiri godine. Na početku svog mandata, Siniša Mali je obećao da će sprovesti fiskalnu konsolidaciju i uvesti fiskalnu disciplinu rukovođenjem Beogradom i to je isporučio. Obećao je da će Beograd biti grad kranova i to je ispunio. Siniša Mali je pokazao da je timski igrač, da se ne plaši napornog rada, da se ne plaši kritike, da ne odustaje zbog izmišljenih afera i da se ne plaši teških odluka u interesu Beograđana i u interesu svih građana Srbije. NJegovi uspesi, njegovo znanje i ove njegove osobine koje sam nabrojala su ono zbog čega ja verujem da je Siniša Mali najbolji kandidat za ministra finansija u ovoj Vladi Srbije i zbog čega molim poštovane narodne poslanike da mi u ovome daju podršku. Hvala.

Poštovane dame i gospodo, poštovani narodni poslanici, dozvolite mi, pre nego što pređemo na raspravu, da u vaše i u svoje ime pozdravimo predsednika parlamenta Republike Gane NJegovu Ekselenciju Arona Majkla Okvaja, koji se nalazi sa svojom delegacijom u zvaničnoj poseti Republici Srbiji.

Izvolite. Gospođo predsednice, poštovana predsednice Vlade, gospodine Mali, dame i gospodo narodni poslanici, SVM će podržati izbor Siniše Malog za ministra finansija u Vladi Republike Srbije. To ćemo učiniti iz dva razloga.

Ta koalicija funkcioniše, ostvaruju se zacrtani prioriteti iz te koalicije, iz tog koalicionog sporazuma. Evo, sada je 11 meseci od kada Ana Brnabić vodi Vladu i možemo da konstatujemo na osnovu proteklog perioda da ono što je dogovoreno, to se i ostvaruje i logično posledica toga jeste da mi podržimo predlog koji je ona pred Narodnu skupštinu iznela. U zemljama sa parlamentarnim oblikom državne vlasti skupština bira vladu i nije loše toga se podsetiti zbog toga što u javnom govoru sve češće imate ocene, i to govore čak i neki ministri, da ministre imenuju, postavljaju itd. Znači, članove vlade i vladu bira parlament i to je uvek prilika da se podsetimo svega što je urađeno i da eventualno ukažemo na neke ciljeve koji se još u potpunosti nisu realizovali. Rekao sam da je prvi razlog što ćemo mi glasati za izbor gospodina Malog to što smo deo koalicije i što se ta koalicija ostvaruje, a drugi je razlog što mi smatramo, na osnovu svega što je izneto i na osnovu svega što smo videli iz dosadašnjih aktivnosti kandidata za ministra finansija, da postoji velika šansa i verovatnoća da on bude uspešan ministar finansija u Vladi Republike Srbije. Mi živimo na području AP Vojvodine, tako da nismo u svakodnevnom kontaktu sa Beogradom na način kao što to jesu građani Beograda. Ali, iz svega onoga što smo iskusili, što smo videli i što smo čuli, sigurni smo da je grad u protekle četiri godine od strane još uvek gradonačelnika bio vođen na pravi način i da ga to svakako kvalifikuje za mesto ministra finansija u Vladi Republike Srbije. Imao bih jedan savet, onako dobronamerne prirode, za budućeg ministra finansija. Nemojte misliti da je šala. Ja znam da vi trčite polumaraton. Pošto ćete se sada baviti malo ozbiljnijim stvarima, ja vam preporučujem da počnete da trenirate za maraton, jer će vam trebati više strpljenja, trebaće vam i više izdržljivosti.

Što se tiče do sada urađenog i što se tiče realizovanih ciljeva iz našeg koalicionog sporazuma, želeo bih da podsetim javnost da se finansira završetak nekoliko za nas izuzetno bitnih projekata i to govorim zbog toga što će i gospodin Mali biti u situaciji, odnosno on će biti u situaciji da odobrava trošenje sredstava u budućnosti. Naravno, i budžet donosi Narodna skupština i u tom smislu budžet određuje šta će se finansirati. Ali, što se tiče tih administrativnih stvari koje ipak nisu sitnice, tu je glavna reč ministra finansija. Želeo bih da vas zamolim da učinite sve da se neki projekti nakon nekoliko godina, pa čak i decenija, završe. Ti projekti nisu bili finansirani do 2014. godine, a od 2014. godine se finansiraju i ima šanse da se završe u nekoliko godina. Prvi projekat je izgradnja i rekonstrukcija zgrade Narodnog pozorišta u Subotici. Ovo nije jedan gradski projekat, ovo je projekat od regionalnog značaja i od 2014. godine je Vlada Srbije i za vreme Vlade gospodina Vučića i za vreme Vlade Ane Brnabić obezbeđeno tri miliona evra za ovaj projekat. Drugi takav projekat, isto regionalnog značaja, je obilaznica oko Subotice, tzv. Ipsilon krak. Za finansiranje tog projekta je obezbeđeno od 2016. godine više od devet miliona dinara. Taj projekat se gradi duže od 30, sada već skoro 40 godina i više je urađeno u ove dve godine nego u prethodnih dvadeset i nešto godina. Tako da, ja vas molim da se ovaj tempo održi i u budućnosti i da konačno završimo ovaj projekat, koji nije važan samo za građane Subotice, već je vrlo bitan za privredu ne samo Subotice, ne samo severa Vojvodine i Srbije, nego za čitavu Republiku Srbije. Isto tako, od 2014. godine, znači, i za vreme Vlade gospodina Vučića i za vreme Vlade Ane Brnabić su i neke vojvođanske lokalne samouprave dobijale značajna sredstva iz budžeta Republike Srbije i promenjena je paradigma u smislu da smo mi do 2014. godine slušali – ako imate neki projekat, imate vi Fond za kapitalna ulaganja Vojvodine, pa se snalazite. Na taj način je nekako bilo sugerisano da Vojvodina nije deo Srbije. To je bilo sugerisano iz tadašnjih vlada, znači, do 2014. godine, pa čak do 2012. godine i Vlada gospodina Dačića je već u tom smislu bio pozitivan iskorak. Ali, do 2012. godine su vojvođanski projekti bili finansirani isključivo iz pokrajinskih sredstava. U poslednjih nekoliko godina su značajna sredstva iz republičkih izvora dobijali Senta, Kanjiža, Bačka Topola i Subotica. Osim ovih regionalnih projekata o kojima je bilo reči, ja vas molim da se to i u budućnosti nastavi, pogotovo što se poboljšava situacija u vezi budžeta i mislim da ima mogućnosti, ima prostora da se projekti finansiraju. Na kraju bih želeo da ukažem na još tri cilja ili da govorim o tri prioriteta koji nisu samo naši prioriteti iz SVM, nego su prioriteti i Vlade, ali bi trebalo malo brže da se radi na njihovom ostvarenju. Kažem da su prioriteti Vlade, pošto čine deo koalicionog sporazuma o kojem je bilo reči. Prvi prioritet se odnosi na konačno rešavanje problema poljoprivrednih proizvođača. Postoji jedno rešenje godinama, decenijama, koje je jednostavno neodrživo i iz ekonomskog aspekta i iz aspekta pravičnosti, a ovo rešenje koje je na snazi jednostavno nije u skladu ni sa ljudskom logikom. Znači, po sadašnjem stanju, svaki poljoprivredni proizvođač koji ima registrovano gazdinstvo, plaća isti iznos doprinosa u budžet Republike Srbije, bez obzira da li obrađuje pola hektara ili 120 hektara ili 10.000 hektara. To jednostavno nije logično zbog toga što ni kod zaposlenih ljudi iznos doprinosa nije isti kada zarađujete 27.000 dinara i kada zarađujete 337.000 dinara. Treba da postoji proporcija. Mi se zalažemo za to da iznos doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, koje treba da plaćaju svi, bude u skladu sa veličinom obrađene zemlje, sa jedne strane, i visinom prihoda ostvarenim od poljoprivrede. U poslednjih godina je postojala jedna međuresorna radna grupa koja je izradila određene predloge. Ovo je jedno međuresorno pitanje, nije u nadležnosti samo Ministarstva finansija, niti samo Ministarstva poljoprivrede, pa vas molim da u svojstvu ministra finansije učinite sve da se ovo pitanje reši, da teret bude pravičniji, a sa druge strane da prihodi budu veći, jer sam uveren da bi ljudi plaćali u većoj meri i ove doprinose i to bi značilo povećanje za budžet. Drugo pitanje ili druga tema je pitanje restitucije. Restitucija, povraćaj oduzete imovine funkcioniše i mislim da Agencija za restituciju odlično obavlja taj posao. Znači, imam samo reči hvale za njihovu aktivnost, ali određene okvire tog procesa treba da definiše Vlada i parlament. Mi se zalažemo i za izmenu Zakona o restituciji, da bi se omogućila supstitucija u određenim pitanjima i neki koeficijenti treba da budu definisani. U tom smislu vas molim da učinite sve što će biti u vašoj nadležnosti da se u roku od nekoliko godina na pravičan način završi proces restitucije u Srbiji, jer nema konsolidovane demokratske države bez završene restitucije. Treće pitanje, o kojem ne želim puno da govorim jer je svima jasno o čemu se radi, u više desetina navrata sam o tome govorio u ovom cenjenom domu. Rekao sam da se finansiraju u mnogo većoj meri projekti sa područja AP Vojvodine, ali ne može da protekne rasprava o izboru ministra finansija i da se ne kaže da je neophodno doneti zakon o finansiranju AP Vojvodine. Molim vas, gospođo Brnabić, da zajedničkim snagama i to pitanje završimo. Ne želim da politizujem to pitanje, ne želim da ulazim u detalje, ali jednostavno to je ustavna obaveza ovog parlamenta i ja se nadam da je konačno došlo vreme kada ćemo staviti tačku i na to pitanje.

Pošto je parlament, hajde da vam persiram. Ono što ste vi radili do sada kao gradonačelnik Beograda sa moje strane ocenjeno je sa veoma visokom ocenom, imajući u vidu da ja znam kako se grad vodi. Znam šta ste nasledili, a isto tako znam kako danas Beograd izgleda. Ono što je najvažnije da na neki način neću reći da ste vi uzimali ono što ja radim, jer ja nisam patentirao, ali siguran sam da ste i sami dolazili do određenih ideja da međunarodna saradnja gradonačelnika Beograda iako u formalnom smislu ne traže, odnosno ne govori mi koji vodimo gradove pravimo međunarodnu saradnju… Međunarodna saradnja gradonačelnika je doprinela da veliki broj investitora dođe u Srbiju, da veliki broj turista dođe u Beograd. Kada turisti dođu u Beograd iz celoga sveta, oni obilaze i ostale turističke destinacije. Tako da zahvaljujući vama nije samo Beograd imao koristi dok ste vi vodili Beograd. Da vam kažem vi ministri, lako je biti ministar kad imaš Zidana i Ronalda u liku Aleksandra Vučića i on sve obezbedi i stvori uslove, a ono što je najvažnije je međunarodna popularnost. Međunarodna popularnost je doprinela da veliki broj investitora dođe u Srbiju, na taj način puni se budžet Republike Srbije, budžet gradova u Srbiji od izvornih prihoda i od poreza na plate, koje je 70% i nešto u budžetima opština i gradova. Samo ću da vam navedem jedan primer, a bio sam u Turskoj, to mi nisu ingerencije. U Turskoj me je primio predsednik skupštine Turske, zamenik predsednika Vlade Turske, i Erdoganov zamenik Ak partije i sa njima sa razgovarao i došao sam do zaključka da je Turska Srbiji postala veliki prijatelj, što nije bio slučaj ranijih godina da kada je Erdogan dolazio na KiM, kada je odlazio u Rašku oblast i neke druge gradove slao je militantne poruke. Danas Erdogan šalje prijateljske poruke. Danas najveći broj turista koji dolazi u Srbiju je upravo iz Turske. Danas postoji kontinuitet poslednje tri godine za dolazak turskih investitora. Kada sam bio u Turskoj obišao sam nekoliko fabrika i obišao sam fabriku čarapa koja hoće da otvori fabriku u Srbiji, da zaposli dve hiljade radnika. Zašto baš u Srbiji? Zato što postoji ekonomska sigurnost, finansijska stabilnost. Vi kao ministar finansija morate da se borite i dalje da kurs evra ostane isti, što je veoma važno, da kada neko uzme kredit u trenutku uzimanja kredita postoji kreditna sposobnost, ali da se ne desi kao pre pet, šest godina da prvo ide 30% plate za kredit, a samo godinu i po ili godinu dve dana 70% rata zaposlenom licu koji je uzeo kredit za stan. Znači, veoma je važna stabilnost dinara jer na neki način nam to dovodi sigurne investitore. Dakle, 95% investitora koji su došli u Srbiju su investitori sa tržištem. Kada vam dođe investitor sa tržištem onda postoji sigurnost zaposlenih radnika u toj fabrici, u tom preduzeću. Sigurne su plate. Nema obavezu Vlada i država kao nekada da, ne znam, fabrike ne mogu da izmire svoje obaveze, da odlaze u stečaj itd. Ne znam koja je to fabrika koja je jaka, a došla iz evropskih zemalja, otišla u stečaj. Vas očekuje veoma velika obaveza i nije lako obezbediti sredstva da se puni budžet, ali isto tako je važno da mi ne menjamo zakone, kao što je bilo ranijih godina, poreske zakone na svakih sedam, osam meseci i da neko ko želi da otvori neku fabriku, preduzeće ili radnju nije siguran da li će njegov proizvod ili artikal koji se proizvode u njegovoj fabrici moći da zaradi plate za radnike i ono što je obaveza u jednoj fabrici. Ne mogu da shvatim kritike, u redu opozicija treba da kritikuje, ali kada se nešto pravi, nešto što je lepo na površini, na lokaciji gde su bile šupe, prelepi objekti i ne samo da će to biti prelepi objekti. Izgradnja tih zgrada i tog poslovnog centra zaposlila je sve proizvođače u Srbiji, one koji se bave proizvodnjom građevinskog materijala, stolarijom, kablom, da ne nabrajam sve artikle. Šta je najvažnije? To je najvažnije. Ja to pričam iz iskustva. U Jagodini na nekoliko lokacija gde su bile koprive, korov i trava, mi smo tu napravili turističku destinaciju. Imamo preko 33 zgrade u prečniku od 750 metara. Došli do para od placeva, došli do para od komunalija za izgrađeni poslovno-stambeni prostor i do novih radnih mesta. Znate, to može da kritikuje samo onaj ko se ne nije bavio privredom, samo onaj ko ne zna kako se zarađuju pare. Mogu da vam kažem da ste vi jedan od retkih ministara gde kriterijum nije podobnost, ne mislim na ove ministre, današnje i na one ministre iz prethodne, ove poslednje Vlade, mislim na ministre pre 2008. godine, da nije kriterijum podobnost, nego kriterijum je sposobnost. Šta su karakteristike vaše, zašto ste vi predloženi na tu funkciju i šta se očekuje od vas? Moram da vam kažem, i da mi ne zamere ostali ministri, cenim sve ministre i poštujem, juče sam za „Novosti“ rekao, ali ja nemam prava možda to da kažem, i nisam rekao tu u ime Vlade, rekao sam ono što mislim, kada su me pitali, a nisam ja nametnuo to pitanje, pitali su me novinari, rekao sam da dva ministra možda ne rade… (Vojislav Šešelj: E, to nam kaži.) To ću vama da kažem 32. juna, u 15,00 časova popodne. Znate, ne mogu svi isti da budu, i u fudbalskom klubu nekom, neću reći Zvezdi i Partizanu, postoji 18 igrača koji su uvek u protokolu, i uvek se šlepuju dva, tri, zato što su došli iz nekih klubova, ne znam, Zvezde, Partizana, ili nekog drugog kluba, Vojvodine, to su naši najtrofejniji klubovi u Jagodini. Generalno Vlada dobro radi, ali rezultat koji postiže ova Vlada, i svako od vas koji govori, da ima rezultat, prva rečenica je zahvaljujući Aleksandru Vučiću. Strašno mi smeta kada npr. neko pet puta kaže u 15 minuta, ja kao taj i taj funkcioner, ili ja kao ministar. Ja kao član Vlade, koga je predložio Aleksandar Vučić, a ne zato što, ne znam, se trenutno nalazite na tim, ili na toj funkciji.

Ne smenjujem ja Ivicu Dačića. Ja ne smenjujem nijednog ministra, jer, vi znate da mi iz JS nismo glasali za Vladu, nemam ni pravo da smenjujem, poštujem Vladu. Hvalim Vladu gde god odem, da, znate. Znači, pričam da je to veoma dobra Vlada. Vlada je kolektivni organ i za mene Vlada su svi ministri u Vladi, ali uvek mi je ona prva rečenica, zahvaljujući Aleksandru Vučiću. Vidite, ja sam bio u petak kod Aleksandra Vučića, i on mi je pokazao kako je došao do povećanja penzija i ono što je njegov kriterijum. Ja koji se bavim privredom preko 37 godina i malo se razumem kako se zarađuju pare i imam viziju i osećanje nekada šta će biti narednih pet, šest godina itd, veoma sam prijatno iznenađen. Tako da i vi, Siniša Mali, kažete zahvaljujući Aleksandru Vučiću i Vladi, evo penzije će biti povećane, ne znam, benefiti ovi, oni itd. Zahvaljujući Aleksandru Vučiću, veliki broj investitora je došao iz Nemačke. Zahvaljujući Aleksandru Vučiću, odnosi sa BiH su ovako pozitivni. Da je bilo ko bio umesto Aleksandra Vučića u Srebrenici i da je doživeo ono što je doživeo, siguran sam po povratku kada dođe u Srbiju, promenio bi retoriku ili poruke kada je u pitanju saradnja sa BiH, itd. Šta je uradio, pozvao je Izetbegovića, odveo ga u Knez Mihajlovu ulicu, igrao šah sa njim. Pa hajde i ti Bošnjaci i ti drugi narodi, kada neko ode iz Srbije u te bivše republike, da budu gostoprimljivi kao što smo mi Srbi gostoprimljivi. Evo, Vojislav Šešelj je kupio kuću u Hrtkovcima i poslao mi poruku da mu pomognem za kuću. Ja kažem – Vojo, nemam pare, ali kada čovek ulazi u kuću, ja ću ti pokloniti usisivač, jedan frižider i televizor, jel tako Vojo. (Vojislav Šešelj: A zamrzivač?) Zamrzivač neću, jer ti nećeš da živiš u toj kući, nego ćeš povremeno da odlaziš i da vidiš ono što je tvoj plan i cilj. Tako da, Siniša Mali ima rezultat i Siniša Mali je sa biografijom i SV Siniše Malog je možda na 50-ak A4 stranica, zato što je on učio finansijski posao i u Americi i u nekim drugim država, ali ne samo da je učio, nego je savladao. Bilo je ministara od 2008. godine, kažu – mi ćemo da naučimo ovaj posao. Pa nije to radnički univerzitet, pa da učiš šta je suficit, šta je deficit, šta su izvorni prihodi. Ja vam garantujem, da mi ne zamere neke kolege, ali sada donesete nekoliko naloga za uplatu i da ih pitate šta je cesija, šta je nivelacija, šta je kalkulacija, šta je asignacija, Bog me ubio ako znaju. Ali, ne moramo mi da znamo te termine, moramo da znamo da kada u nešto uložimo pare, da to nešto stvara prihod ovoj državi.

Znate da nikom ne laskam, da ono što mislim to i kažem, zna to i Voja, evo dobacuje – znamo.

Na moju sreću imam sve manje lošeg da mu kažem i spremam se za taj sastanak sa njim. Sve su pozitivne stvari. Sada je tema Kosovo i vi ćete imati stalno, siguran sam, to opterećenje, ali kako je Vučić nasledio Kosovo i ova Vlada. To je bila jedna lepa bašta,ušli su zečevi, pojeli kupus i ostali samo kočanji. Sa kočanjima da prehrani Srbiju i da sačuva Kosovo i Metohiju.

Tako da ti zečevi sada više nisu na nekim pozicijama, što je dobro za Srbiju. Kosovo i Metohija su veoma veliki problem. Nemojte sada unapred da pričamo da li ćemo da radimo ovo, ono ili ne znam šta. Još uvek zvaničan ultimatum i uslov ne postoji da bi mi ušli u EU da moramo da priznamo nezavisno Kosovo, ali dijalog da, kompromis da. Ako je Vučić dobio 55% glasova kao kandidat, a danas predsednik Srbije, on ima i veliku odgovornost i građani Srbije moraju da ga podrže. Mi iz JS ćemo podržati ono što je državotvorna politika i siguran sam da ta politika neće štetiti ni pojedincu, ni kolektivu, ni Srbiji. Moram da kažem da u Beogradu danas svako dete koje se rodi, posle godinu dana ima mesto u vrtiću, što nije bio slučaj.

Napravili smo četiri vrtića i bilo je dovoljno mesta za svu decu iz drugih gradova koji su želeli da žive u Jagodini. Danas u Beogradu to nije slučaj. Znate, kada brinete o onima koji su budućnost ove države, onda sam siguran da budućnost ove države je veoma dobra i sigurna. Šta je još važno? Koji je procenat nezaposlenosti danas u Beogradu? Jeste da je Beograd interesantan za sve građane iz unutrašnjosti i vi imate taj problem da mesečno možda statistički ne znate koliko je, ne znam ni ja, mesečno dolaze u Beograd da žive u Beogradu. Šta još? Naši studenti iz unutrašnjosti koji dođu u Beograd iz onih manjih gradova i opština 95% tih studenata se ne vraća u opštine i gradove odakle su. Kada sam kod toga, moram da kažem da i o tome brine Vučić, pa otvara fabrike u Lebanku, Prokuplju i u neke druge manje opštine koje iz godine u godinu imaju sve manji broj stanovnika. Tako da, budući ministre, pošto sam siguran da ćete biti izabrani, čeka vas težak posao, ali kada vi znate taj posao i postoji motiv i volja da radite, a već ste imali priliku da se pokažete, Jedinstvena Srbija će vam dati podršku i glasati za vas i da se ponosite što ste jedini ministar iz Vlade za koga je glasala Jedinstvena Srbija. Želim vam puno sreće. Dame i gospodo narodni poslanici, mi srpski radikali glasaćemo protiv izbora Siniše Maloga za ministra finansija. Iako je premijer Ana Brnabić, ovde očitala jedno srceparajuće slovo, da umalo u jednom trenutku nisam zaplakao od tolikih pohvala sročenih na jednom mestu, na jednu temu, o jednom čoveku. Pomislio sam u trenutku možda ga predlažu pošto je tako dobar gradonačelnik bio da bude još jedan mandat. Međutim, oni njega guraju sad u jedan osinjak, a kako će se Siniša Mali snaći u tom osinjaku? Od kada je ovaj režim na vlasti, to će biti treći ministar finansija. Prvo su doveli jednog jetima, nema ništa uvredljivo u toj reči, to je suviše mladim čovek jetim, to se kaže, koji je mislio da je Vlada zgodno mesto za igranje klikera. Nahvališe ga, predstaviše ga svetskim genijem, a na kraju ništa ne bi od njega.

Sada trenutno o tebi govorim, pa se malo zaleteo. Sada imamo odlazak drugog ministra koji je predstavljan takođe vrhunskim stručnjakom, a Vlada i premijer Ana Brnabić, nikako da nam kažu zbog čega je otišao Dušan Vujović, a ja sam o tome javno govorio više od mesec dana pre njegovog odlaska. Ja sam u javnosti izneo kriminalne afere u koje je on umešan. Zašto ovo govorim sada pred budućim ministrom, jer očekujem da imate glasačku mašinu koja će ga sigurno izabrati? Da izvuče neke pouke iz svega toga. Međutim, Vlada umesto da je strpala u zatvor Dušana Vujovića, vidim danas iz nekih novina da ga planiraju za savetnika, ne može da bude ministar jer je uhvaćen u kriminalu, ali može da bude savetnik, može i iz zatvora da savetuje. Ja sam onog nesrećnika Tomislava Nikolića savetovao iz zatvora uzalud, čak i pismeno mu slao instrukcije, ali čim njemu zazveče novcem, njemu mozak ispari potpuno.

Šta je radio Dušan Vujović? Prvo, pravio je velike manipulacije oko Komercijalne banke, u kojoj država još uvek ima 36% učešća, pa je tamo, iako je bio zadužen da nadzire situaciju u Komercijalnoj banci zbog nečinjenja, u najmanju ruku, sve krenulo u pravcu srozavanja vrednosti banke kako bi se ono što jeftinije prodala. Tu je na delu uhvaćen ministar Dušan Vujović, ali to nije najkrupnije delo. Dušan Vujović je uhvaćen na još krupnijem delu, da je u saradnji sa kijevskim nacistima, a to su naslednici istih onih koji su u toku Drugog svetskog rata kao Hitlerovi saveznici formirali SS diviziju „Galicija“, da postane tzv. nezavisni savetnik ukrajinskih državnih železnica, sa izvršnim ovlašćenjima u ogromnom poslu prebacivanja tih železnica sa širokog tzv. ruskog koloseka na evropski tzv. normalni kolosek. To je ogroman novac koji se izvlači od Evropske banke za obnovu i razvoj. U to se Dušan Vujović ugradio, a Ukrajina nema šansi da taj kredit ikada vrati, jer ako išta ima neracionalnije da u ovom trenutku radi ukrajinska država, je onda to da menja širinu železničkih šina. Sva se roba sada transportuje kontejnerima, lako se kontejneri na granici prebacuju sa tog srednjeg ili normalnog koloseka na široki i obratno. To je čas posla, a sve šine skidati, pa stavljati nove na svim železničkim prugama u Ukrajini, to je ukopavanje Ukrajine, 15 metara pod zemlju. Nije meni žao što će propasti Ukrajina, odnosno žao mi je ukrajinskog naroda, tamo najviše Rusa živi, svi su oni Rusi u širem smislu, žao mi je te sirotinje, ali mi je drago što će taj režim tamo, sam sebe da ukopa. Zašto vi kao premijer niste izašli u javnost i rekli zbog čega je morao da ode Dušan Vujović? Niste nam to rekli. Pošto sam ja sve to saopštio na konferencijama za štampu, stigla osveta, za koju sam saznao pre neki dan. Odem u Komercijalnu banku da otvorim devizni račun, da bi kupio kuću u Hrtkovcima, pozajmio sam novac, evo jedino ovi od kojih sam tražio, Palma nije hteo da da gotovinu, ostali su dali. Od premijera Brnabić nisam ni tražio, naravno, ona je suviše visoka vlast za mene da bih se usudio. I, oni mi otvore devizni račun i ja odem da donesem pare da položim na taj račun, kad zovu me posle dva sata, usplahirena službenica, dobili nalog iz centrale, od direktora da mi odmah zatvore račun, traže da je hitno dođem da potpišem saglasnost da mi se zatvori račun. Zbog čega? Poslovna tajna banke. I, ja ne odem, naravno, imam još uvek taj račun, ali na koji ne smem ništa da ulažem. Moj sin Mihajlo, otvori u drugoj banci, u „Intesa“ banci. Platimo kuću, koliko je koštala, kad posle dva dana i taj račun u njoj zatvaraju. Šta je posredi? Na predlog ministra Vujovića, Vlada Republike Srbije je mene i moje sinove stavila na spisak terorista. Pitam neke ministre, sa kojima sam u malo boljim odnosima, kažu – oni se ne sećaju da je to bilo na sednici Vlade. Da li se seća premijer Brnabić, valjda će nam ona to reći danas ovde. U svakom slučaju Vlada me je stavila na taj spisak, možda je to uradila i telefonskim putem. Možda je to ministarstvo u ime Vlade samo sprovelo. Na taj spisak se lica stavljaju na predlog nadležnih državnih organa, na osnovu opravdanog uverenja da je lice terorista, da finansira terorizam i da je uključeno u aktivnosti terorističke grupe ili vršenje terorističkog akta. Ovo su krupne reči i nije dovoljno staviti me na taj spisak, valjda treba i dalje nešto preduzeti, ako je to tačno. Ja ću sada morati da se sudim sa Vladom Srbije zašto sam na tom spisku, zbog čega? On zna da ja u „Siti banci“ u NJujorku, a zapravo sedište je u Portoriku, tako onda ne podležem zakonima SAD, imam 70 hiljada dolara, pošto me stavlja na ovaj spisak, umesto da mi te pare sada vrate kad mi je haška presuda pravosnažna, sad će ih opet zarobiti i nema povratka. Kako sam danas terorista, biću i sutra i prekosutra i svaki dan i ne mogu biti manji terorista nego što jesam, mogu da budem samo veći i veći. Eto, to vam je taj ministar Vujović na čije mesto dolazi danas Siniša Mali. (Marijan Rističević: A Vuk Jeremić?) A Vuk Jeremić, pa dobro, on je terorista sa one druge strane. Siniša Mali, Goran Vesić još manji, ali on ne dolazi u Vladu, je li, šta bi s njim?

Šta će da radi novi ministar? Upozoravali smo ministra Vujovića, upozoravali smo Vladu, premijera Anu Brnabić, da moraju napokon da podnose svake godine završni račun budžeta. Vujović to iz inata nije činio. Vujović je prkosio Narodnoj skupštini. Hoćete li vi, gospodine Mali, da se držite zakona i da u zakonskom roku podnosite završni račun? Mi čujemo i Anu Brnabić i Aleksandra Vučića, puni su hvale da imaju budžetski suficit, međutim, nemamo dokaze. Na čemu se zasniva taj suficit? Da vidimo kako stoji završni račun, da nije slučajno suficit zasnovan na tome što nekim korisnicima budžeta pare nisu isplaćene, ili nisu isplaćene na vreme, ili što nisu plaćene neke državne obaveze firmama koje su radile za državu, onima koji su davali usluge državi, itd. Ja ne vidim ništa dok nemam papir pred sobom. Treba da se pokaže svaka stavka, da vidimo gde je taj suficit nastao, pa da vas pohvalim ako je zaista suficit, ako ste sve obaveze isplatili. Ili da vas kritikujemo, ako niste. Dame i gospodo, u ovim mutnim vremenima mora Vlada pod hitno da se rekonstruiše. Ja sam zaprepašten da ste se vi, gospođo Brnabić, odvažili da idete samo na izbor jednog ministra, a da niste odmah prionuli rekonstrukciji cele Vlade. Do nas stižu veoma opasne informacije. Te informacije zvanični državni organi potvrđuju, sam predsednik Vučić to potvrđuje i zato Vlada mora da se konsoliduje. Iz Vlade se mora izbaciti svako ko ima u sebi eventualne, ili ko je sumnjiv mora se izbaciti iz Vlade. Ministru se ne mora dokazivati zašto se izbacuje iz Vlade. Jednostavno, nije po volji premijera, izbacuje se, ko je sumnjiv da je spreman da se stavi u ulogu Pete kolone novog Milana Nedića. Da vidimo ko to prenosi iz Vlade sve informacije zapadnim ambasadama u Beogradu. Zorana Mihajlović, jel se tako preziva, to je ona što je trošila državne pare preko svoje ministarke kartice da kupuje najskuplji donji veš na svetu u NJujorku. Eto vam kandidata za takvu situaciju. Ili, da se smeni Zlatibor Lončar. Najveća korupcija ovoga režima je korupcija u medicini, u sferi nabavke tehničkih sredstava i lekova. Ja sam i o tome iznosio podatke na nekoliko konferencija za štampu, i pre tri godine, i nedavno, itd. Iznosio sam dokumente i slične stvari. Sam Vučić je jednom prilikom nedavno izjavio da netragom u Ministarstvu zdravlja nestane milijarda evra. Jel se sećate te izjave? Nije to netragom. Zna se gde ona nestane. Ona nestane u sferi javnih nabavki. I to sam izneo precizne podatke, imate ih još na internetu. Skinuli su me i sa fejsbuka tamo, više nemam ni fejsbuk naloga, ni fejsbuk profila, ništa više nemam. Jednostavno, niko od vas ne zna gde se ja gasim. Kaže Vučić juče, jel to reče juče, pohvalio je policiju, dobro, možda policija zaslužuje da bude pohvaljena, ljudi rade za male plate a obavljaju ogroman posao i svaka im čast, u borbi protiv krupnog kriminala malo su zakazali, jer i režim tu zakazuje, režim nema dobru volju da se te afere do kraja raskrinkaju, i na tome morate da požurite, Vučić kaže – sad je siguran da niko premijera ne može da ubije, hvaleći policiju da je sposobna da spreči. Međutim, ima tu jedna druga opasnost. Ja ne verujem da bilo ko danas u Srbiji planira da ubije premijera, jer se premijer ne uklapa u kolekciju. Mi Srbi smo ubili jednog kneza, kneza Mihajla Obrenovića, u poslednjih 150 godina, pa jednog kralja, kralja Aleksandra Obrenovića, pa smo ubili jednog premijera, Zorana Đinđića, znači da je mesto premijera popunjeno. Po stranim interesima, ali su Srbi bili izvršioci, otprilike. (Marijan Rističević: Nisu to Srbi.) Kod Đinđića je, po svoj sumnji, neki Englez to uradio, ali je to ubistvo zataškano od strane dosmanlijskog režima i ja uporno pokušavam da stvari vratim na početak i da se ti procesi obnove, pa da krenemo od toga ko je streljao Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića kuma, pa nadalje, da se razjasni to. To mi je cilj, ali sada je to mala digresija. Ne znate kog, jel tako? Jedino bi mogao da zna to Lazanski.

Šta hoćete? Mi smo ga Srbi ubili, neko među nama. I ko još nije nikada ubijen u Srbiji? Predsednik Republike. Jeste li dovoljno zabrinuti zbog opasnosti koje prete? Vaše režimske novine objavljuju informacije o tome. Ja lično imam neka saznanja i sve što saznam ja iznesem u javnost. Ja sam i uoči Đinđićevog ubistva izneo sve što sam znao, da će doći do krvoprolića u Srbiji. U Narodnoj skupštini sam rekao, kad sam držao govor, Vladan Batić mi nešto dobacivao i još neki – Hag, Hag, Hag, tebe čeka Hag. Jeste, kažem ja, mene čeka Hag, a vas čeka 28. maj. Ja ću se jednom iz Haga vratiti, a koga ću ovde zateći, u ovoj hali i eto, bog dade da mnoge nisam zatekao. Čak mi je za neke žao, a za neke nije. To je normalno, valjda, ljudski, nekoga žalite a nekog ne žalite. Ali, ne bi valjalo za Srbiju da nam se to desi. E, zato Vlada mora biti konsolidovana. Mora se čuvati trovanja ili da mu ne obore avion. To nije dobro. Šta bi naš premijer kada bi ušao američki ambasador, pa i britanski ambasador zajedno sa Zoranom Mihajlović i rekla – evo, ona će od danas biti glavna u Vladi? Imate li vi mehanizme da to sprečite? Po današnjoj strukturi Vlade, po mom mišljenju nemate. Rekonstruišite Vladu što pre. Rekonstruišite Vladu da bi se mogli suočiti sa najgorim problemima koji prete da tek dolaze. Nemojte da štedite nikoga, ni Zoranu Mihajlović, ni ovoga Zlatibora Lončara, a i ovog što se sportom bavio, jadnik, i on tamo mora negde da se u nešto upetlja da se ogrebe, kako se zove, Vanja Udovičić, valjda mi ne zamerate što ne pamtim dugo imena sportista. To sam hteo da vam kažem povodom današnjeg izbora novog ministra finansija, da vidimo hoće li novi ministar raditi po zakonu i da li će udovoljavati svojim obavezama? Da li će raditi kontrola trošenja budžetskog novca, da li će ministarstva biti kontrolisana? Poštovani poslanici, saglasno članu 27. i 87. stavova 2. i 3. Poslovnika, obaveštava vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova.

Prvo želim da vam kažem da mi je izuzetno drago da vas je moje obraćanje i izveštaj o postignutim rezultatima Siniše Malog, kao gradonačelnika Beograda, tako emotivno dirnulo i da ste se našli pogođenim svim tim uspesima. Ja jesam isto kada sam preko vikenda pisala sve šta je završeno u četiri godine, verujte i ja sam bila presrećna. Nema tu ništa naročito srceparajuće u tom smislu osim što su stvarno veliki uspesi. To je sve proverljivo i sve je crno na belo. Dakle, lako se proveri i kakav je bio dug grada i da je on prepolovljen. Lako se proveri kakav je bio deficit u gradskoj kasi i da je on sada smanjen za četiri puta. Lako se proveri i da je Beograd prvi put dobio kreditni rejting u istoriji i da se on već povećao u odnosu na 2016. kada je dobijen. Lako se proveri kakvo je stanje u kasi da danas imamo 12,8 milijardi dinara u gradskoj kasi. Lako se proveri da danas imamo 72 hiljade mesta za decu u vrtićima, da je bilo samo 47.500 i da danas vrtić za roditelje u Beogradu košta mesečno nekih 5.590 dinara, a da je koštao 9.700 dinara i da je danas podrška porodiljama 14.000 dinara, da 14.000 novih majki dobija podršku, a da je pre bilo 3.500 hiljade majki koja je dobijalo podršku Grada Beograda i da je smanjen broj nezaposlenosti za 25.500. To su na kraju krajeva rezultati koji govori Republički zavod za statistiku. Tako da, ja mislim da bi bilo fer da SRS glasa za podršku da uvedemo Sinišu Malog u Vladu, da pomogne da takve slične rezultate imamo i na Republici i da nastojimo da radimo i na fiskalnoj disciplini. Mislim da je to dobro za građane Srbije i da će to na kraju krajeva onda voditi i većim platama i većim penzijama, onom trendu koji već imamo u poslednjih tri godine, kao i da će u stvari dovesti do toga da imamo i što više investitora, bilo domaćih, bilo stranih. Kada dođu ovde i otvore ovde kompanije, zaposle naše ljude i tada oni postaju domaći investitori. Tako da iz svih ovih razloga, opet samo sam želela da se javim, da vam kažem da je lako, da su ovo lako proverljivi rezultati i da ste u pravu što su vas emotivno pogodili. Što ste tiče ovog da ste vi sa porodicom na spisku terorista, to nije bila odluka Vlade Republike Srbije i prvi put čujem za tako nešto, tako da ću lično proveriti. Moje lično mišljenje je da to nije u redu i time ćemo se pozabaviti. Što se tiče završnog računa budžeta, svakako je važno da krenemo da radimo to i nebitno što to do sada nije rađeno, ja mislim retko 2000. godine na ovamo. Evo, Siniša Mali je kao gradonačelnik svake godine podnosio Gradskoj skupštini završni račun, tako da ćemo videti da se i ova praksa promeni. Za ve ove ostale stvari, ja samo želim da vam kažem i da kažem svim građanima Srbije da je Srbija stabilna, bezbedna država danas, da koliko god je moguće da nema nikakve opasnosti, da je danas zahvaljujući ogromnim ulaganjima i u Vojsku i u policiju danas bezbednost i predsednika Republike, i mislim svih članova Vlade Republike Srbije, na zavidnom nivou. To naravno ne zavisi samo od nas i naše Vojske, policije i bezbednosnih službi, ali koliko možemo, mi smo Srbiju podigli na jedan zavidan nivo bezbednosti. Dakle, građani Republike Srbije ne treba da brinu zbog toga, a ono što je posebno važno i što mislim da ćemo se složiti zajedno, to je da je Srbija pokazala da ni jedan strani faktor ni na koji način ne može da utiče na politiku koju vodi Vlada Republike Srbije, predsednik Republike i Narodna skupština, što je istina, ja se slažem sa vama. Nije bilo situacija u prošlosti, ali je danas Srbija nezavisna, stabilna, bezbedna država. Hvala. Replika, dve minute. Gospođo Brnabić, iznenadilo me je da mi na dva glavna pitanja niste odgovorili, za afere Dušana Vujovića, to je valjda najvažnije sad. Obećali ste i to mi je drag da ćete doneti bar za prošlu godinu završni račun, pa da vidimo kako ste trošili novac i da li ste zaista imali redovan suficit. Što se tiče ministra Vujovića, to ostaje tek da vidimo kakav će biti, ministra Malog, da. To što ste impresivnu njegovu biografiju izneli, svaka vam čast, imao sam ja takvu biografiju iz gimnazije, sa fakulteta, ali posle mi nije vredelo mnogo, ali da vidimo ove afere Dušana Vujovića i da vidimo šta ćete sa tom rekonstrukcijom i hoćete li odstraniti ovaj najgori balast iz Vlade? Smete li ući u jednu kriznu situaciju koja može doći iznenada, neplanirano? Evo, čujemo 18 miliona dolara već odobrili Amerikanci da se krene. Novine pišu da je sedište u Skoplju, nekad je bilo u Budimpešti. Sad ne mogu u Budimpešti jer u Mađarskoj je na vlasti prijateljski režim i Mađarska neće u to da se upliće. Ali, iz Makedonije, da vidimo hoće li Vlada biti spremna da se tome suprotstavi. Ako ćete vi kao raštimovani orkestar i dalje da nastupate, onda vi nećete biti u stanju i zašto opasne elemente držati u Vladi? Ako držite korumpiranog čoveka, znajte da stranci imaju mnogo više podataka o njemu nego naše službe i da ga oni najviše drže u šakama. Ako držite onoga za koga se zna da je špijun, šta onda? Reč sada ima Aleksandar Stevanović. Dame i gospodo, prva stvar, jedan mali formalni prigovor na način kako je formulisan dnevni red. Naime, tu piše – izbor kandidata i polaganje zakletve, ali mi u momentu formulisanja dnevnog reda ne znamo da li će kandidat biti izabran, tako da treba da stoji jedno „ako“, posebno imajući u vidu da u poslednje vreme imamo jako mnogo amandmana i da je i opozicija i vladajuća većina naoštrena da kritikuje, pa možda i kandidat kaže – ovo je mnogo opasan posao, možda je bolje da se vratim na mesto gradonačelnika. Nikad se ne zna. Sa velikom verovatnoćom sam siguran da ćemo ga izabrati za ministra. Imam nekoliko pitanja koja se tiču načina kako kandidat misli da vodi Ministarstvo finansija u nekim oblastima za koje mislim da su izuzetno bitne, kako za privredu, tako i za građane Srbije. Od 2014. godine do 2018. godine činjenica je da je prethodni ministar uspeo da saseče jedan veliki deficit i jedan veliki skriveni deficit koji je postojao i da stabilizuje javne finansije. To je rezultat koji je nesporan. Kada je reč o stabilizaciji javnih finansija, to je, kako da kažem, jedan zanatski posao koji zahteva spremnost na neke bolne poteze, zahteva političku podršku, ali suštinski, to je posao tehničke prirode. Ono što je istinski izazov kada vi jednom stabilizujete javne finansije, kako da sistem koji postoji u Srbiji počne da proizvodi ekonomski rast. I tu je uloga ministra finansija dosta velika. On nije onaj koji ključno na to utiče, ali uticaj toga kakva vam je fiskalna politika je izuzetno značajan. Ono što mi danas imamo, a što nam govore neka objektivna ogledala, ja verujem ogledalima i MMF-a i Evropske banke za obnovu i rekonstrukciju i Svetske banke, kada daju svoja ogledala, da najveći problem Srbije jeste što imamo nisku stopu investicija, a kada raščlanimo stopu investicija koja postoji u Srbiji, kažu, strane investicije su dosta velike u Srbiji, možemo se saglasiti ili ne da li su subvencije najbolji način da ih privlačimo ili ne, ali su domaće investicije niske. Sad se postavlja pitanje, ja ću upotrebiti metaforu koju uvaženi kandidat sigurno zna, a to je da konja možete dovesti pred reku, ali ne možete ga naterati da pije vodu. U ovom momentu, u toj našoj reci, koja je prilično bistra, plivaju niske kamatne stope, pliva obilje kapitala, kako bankovnog, tako i nekog drugog, ali domaće firme se ne usuđuju da investiraju. Imaju neke razloge. Kada posmatramo koji su razlozi, možemo reći – okej, ako se plaše što nismo reformisali pravosuđe, što je posao koji ne traje 200 godina, kako bi neki rekli, koliko je trebalo Anglosaksoncima da naprave predivni pravni sistem, ali ne traje ni godinu, ni dve. To ne možemo otkloniti u dve, tri godine, na tome treba da radimo, tokom evrointegracija ponajviše, i to će nam biti najveći posao. Ali, šta možemo trenutno uraditi da se povećaju domaće investicije? Domaća preduzeća su mnogo puta to rekla - smanjite nam namete na najniže plate. Dok je postojao budžetski deficit, moglo se reći - možda nije pravo vreme za to. U ovom momentu, kada smo se pohvalili da u prvom tromesečju, koji nije baš najbolji indikator za prognoziranje rasta na nivou godine, da ćemo imati značajan rast, postavlja se pitanje - kako ćemo rast iskoristiti? Da li će rast biti iskorišćen za to da simultano povećamo plate i penzije, što je potrebno raditi posebno tamo gde su penzije privremeno bile smanjene, treba razmisliti i o obveznicama za vraćanje onoga što je uzeto u prethodnim godinama? Da li ćemo to upotrebiti za još više javnih investicija ili ćemo deo rasta osloboditi za generisanje održivog rasta, osloboditi ga za smanjenje poreza i doprinosa za najniže plate? Time bi dali udar i sivoj ekonomiji, ne tako što bi udarili, nego što bi dali dobar podsticaj ljudima da vam se ne isplati da nekog zaposlite na crno za platu koja je na nivou minimalca ili bliža minimalcu, jer vas košta i da na crno podignete keš sa računa. Dakle, podsticaj bi nestao. Imali bi jednokratan efekat na rast, na registrovani BDP i dali bi zamajac u godina koje nisu kao ove. Mi živimo u godinama fenomenalne konjuktura i zato je konjuktura pogurala rast Srbije. Ali, relevantne međunarodne organizacije kažu – ako ne uradite neke reforme koje bi podstakle rast investicija domaćih i malih i srednjih preduzeća i onih malo većih, mrka kapa, nećemo moći biti, recimo, kao Poljska koja je u vreme najveće krize 2009. godine u Evropi jedina imala rast, nećemo imati stope od 6% ili 7% Srbija to može da ima ako reši sve probleme i ako napravi razuman pravni sistem, a iznad svega, ako smanji neke poreze. To je jedno bitno pitanje. Drugo pitanje koje se naslanja na ovo prvo. Urađene su neke stvari koje su jako bitne kod menadžmenta javnog duga. Prva stvar koja je jako bitna u celoj toj priči jeste da su prekomponovani neki zajmovi koji su uzimani po nerealno ili u tom momentu po mogućim kamatnim stopama koje ne mogu naći opravdanje u brzini rasta BDP-a u Srbiji. Ono što je jako bitno za budućnost rasta u Srbiji je da se promeni ročnost duga, pa da nam dug, koji u ovom momentu, recimo, iznosi koliko iznosi i opada, da teret otplate bude manji ako bi ga rasporedili na 20, a ne 10 godina u proseku ili 12. Ako bismo radili dobar menadžment ročnosti duga Republike Srbije, nama bi ostalo dovoljno mesta da radimo razvojne stvari u budžetu, odnosno da zbog smanjenja tereta otplate koje bi imali na javni dug na godišnjem nivou, to možemo upotrebiti da smanjimo poreze i da podstaknemo investicije i da se taj plan napravi tako da dugoročno privreda ima obećanje da će svake godine biti sve bolje i bolje kada rade. To je u stvari najbolji potez koji država može da uradi, da pokaže privredi da brine o njoj. Tu se javlja jedno veliko pitanje, gde opet imamo dobar deo odgovora u nadležnosti Ministarstva finansija, a to jeste šta pokreće rast i kako mi da privučemo poreskom politikom one grane koje proizvode veliku dodatu vrednost. Mi smo sada uradili šta smo mogli da, kako da kažem, smanjimo nezaposlenost kroz poslove koji ne daju veliku dodatu vrednost za Srbiju. Doduše, i mala je bolja nego nikakva. Ali je pitanje – kako da podstaknemo otvaranje radnih mesta sa velikom dodatnom vrednošću, jer to podstiče produktivnost, to podstiče investicije, brz rast BDP-a i ostanak ljudi u Srbiji, velika dodata vrednost. To kada posmatramo na nivou Srbije, bilo bolno očigledno, recimo, Beograd koji je centar industrija, sa velikom dodatom vrednošću, primetićete koliko odskače od regiona, gde smo se svi fokusirali na grane koje nemaju veliku dodatu vrednost. Ono što je moje pitanje je – kako ćete iskoristiti ovo jako dobro vreme i kad je u pitanju javni dug i kad je u pitanju mogućnost da se smanji porez? Jer, poznata je stvar da se zemlje mnogo bolje razvijaju, privreda, kada su porezi niži i, naravno, kad je pravni sistem perfektan. Mi ovo drugo ne možemo brzo rešiti. Takođe, moje pitanje za kandidata je – da li ste vi za to da se uvedu fiskalna pravila u Srbiji vrlo jasna? Mi u ovom momentu imamo u Zakonu o budžetskom sistemu jasno definisano kolika je maksimalna visina duga konsolidovane države Srbije. To se ne poštuje i ne menja se u zakonu. Da li ste za to da imamo jasna pravila koliki može biti maksimalni dug, javni dug Republike Srbije? Kakva je politika kada se radi o deficitu i suficitu, odnosno kako postižemo da imamo dugoročno uravnotežen budžet i kada možemo ići u deficit? Da li se to radi u vreme kada imamo krizu, pa delujemo kontraciklično ili se nekada, kada imate veliku stopu rasta BDP-a, koju očekuju svi relevantni međunarodni faktori, da li se tada može otići u deficit i taj rast unapred prigrabiti? Dakle, ne čekate da li će biti 4% ili 5%, nego kažete – mi smanjujemo poreze i doprinose jer znamo da će se to desiti. To je način. Naravno, moje je mišljenje, ne morate ga podeliti, u ekonomiji ima mnogo različitih mišljenja, kako možemo iz faze kada je fiskus sređen, doći u fazu kada naša privreda raste. Dakle, jedan veliki posao je rešen, ali ja tvrdim da je jednostavniji. Sleduje nam veliki posao koji je strukturne prirode i koji nije jednostavan, ali koji proizvodi mnogo više zadovoljstva ako se dobro uradi. Četvrto pitanje koje mi je isto jako bitno. Postoji jedna stvar koja je upravo bila posledica tog, kako bih rekao, nesrećnog načina, kako smo mi imali neke javne finansije koje su godinama imale manjak i onda ste imali stalno prebacivanja sa jednog na drugi nivo vlasti, nekom uzmete više da biste na drugom mestu zakrpili i to je prilično logična stvar kada imate problem. Kada to radite, obično naraste nešto što ne želite, a to se zove parafiskali. Dakle, kad nekome uzmete nešto iz javnog sektora, on kaže – ček, sad ću ja da vidim kako mogu da se snađem. Dakle, pitanje za kandidata za ministra je – da li imate plan kako da se nastavi jedan posao koji je dobro započet dva puta u zadnjih šest godina i da probamo parafiskale da svedemo na najmanju moguću meru? Jer, državi Srbiji je prilično svejedno iz koliko izvora zahvata, nego je bitno da izvori budu izdašni i jednostavni. Privredi je kritično bitno, ako vodite malo i srednje preduzeće, jako je bitna stvar da ne morate da razmišljate o tome kako ćete platiti 10, 12, 15 nameta ako možete to jednostavno da uradite sa dva ili tri. Parafiskali jesu problem i daju se rešiti. S te strane ja mogu poslati i pohvale za rad CES-a na beogradskom nivou, gde se s tim problemom uhvatilo u koštac. Ali ovaj put, Srbija je jako velika i problemi su jako duboki, a parafiskali su nešto što zaista smeta privredi, što nije izdašno za budžete, a što za privredu stvara opterećenja i administrativnih operacija i između ostalog nepredvidljivosti. Jer, nekome ko vodi relativno mali biznis je problem nekada da isprati šta sve treba da plati, a nekada su u pitanju nameti koji su čak se može reći simbolični, ali iziskuju vreme i naravno prete sankcijom ako se to ne uradi u pravom roku. Moje peto pitanje, koje isto smatram da je jako bitno. Izuzetno je bitno izbeći svake zloupotrebe kod PDV-a. PDV je najizdašniji izvor prihoda u državnom budžetu i to nije sporno. I PDV je najbolji način da napunite budžet. Naravno, bitne su i akcize, da se ne lažemo, sve zemlje značajno pune budžete i od akciza, ali PDV je na prvom mestu. Dobra, jako dobra stvar je što se vodi računa o tome i ko može dobiti oslobođenje, i da neko ne dobije oslobođenje, ko to ne može po zakonu, zato što je, hajde da kažem, bio kreativan u tumačenju zakona. Međutim, mnogo ljudi u privredi se žali da im kasni povraćaj PDV-a. Dobra je stvar što trenutno krediti za likvidnost nisu skupi, ali moje pitanje je šta ćete uraditi da se taj proces ubrza? Ja znam da se I-gavrment ne uvodi brzo u Srbiji i da je to jedan veliki posao i dobar posao. Više sam puta rekao da sam bio tužan kad sam video neke ludističke napore koji su se dešavali u Srbiji protiv novih tehnologija. Pitanje koje se ovde postavlja je šta ćete uraditi da se povraćaj PDV-a ubrza jer, jako je bitno za neka preduzeća da ne upadnu u nelikvidnost iako imaju dobre poslovne poduhvate? Jedno potpuno pobočno pitanje, ali mislim da je bitno sa jednog socijalnog aspekta. Da li ćete ukinuti PDV na donaciji lekova? Ja znam da smo morali da štedimo, ali mi od 2012. nismo uveli ni jednu inovativnu terapiju u Srbiji, a svet je išao napred. Dakle, moje pitanje je - da li ćete ukinuti PDV na donacije lekovima? No, podstaklo bi mnoge farmaceutske kompanije da doniraju ne generičke, nego čak i lekove novije generacije. Konačno, još jedna stvar koja je zabolela mnoge ljude u Srbiji koji se bave malim biznisom, da li ćemo dočekati taj dan, a ja verujem da vi razumete mali biznis, poštovani kandidatu, da ljudi koji su u paušalnom sistemu oporezivanja znaju koliki će im biti paušal na početku godine, a ne na početku godinu i po nakon toga, jer, znate, za nekoga je i razlika od sto hiljada dinara na godišnjem nivou kuća. Zadatak politike i zadatak Vlade i zadatak ministra finansija nije prevashodno da se brine o onima koji će opstati u svakom sistemu. Veliki opstaju. Zadatak privrede, zadatak svake politike, ja duboko verujem u to, je da se brine o onima koji su na margini da li će biti u biznisu ili neće biti u biznisu, da brine o onima koji su na margini da li će ostati, biti zaposleni ili nezaposleni. Cela ekonomija je nauka o marginalnim veličinama i zadatak jeste da što više onih ljudi, koji možda su sami svoje gazde i nemaju zaposlenih, pružimo im šansu da ostanu u biznisu, jer bolje je imati nekoga u biznisu ko čak i zarađuje ne mnogo više od ljudi koji rade za platu, ali da ne bude na teretu budžetu ili da ne bude na teretu na neki drugi način. To je jedna bitna stvar. Da li ćete rešiti problem sa paušalima? Od mene ovih pet pitanja. Nadam se i očekujem, u stvari, sigurno da ću dobiti kvalitetne odgovore, a svima vama hvala na pažnji. Naša poslanička grupa će imati još jednu kraću seriju pitanja u ovom javljanju. Hvala vam. Prvo želim da kažem da su stvarno sva pitanja na mestu i mislim da u tome imamo u potpunosti razumevanja. Zbog čega, ono što mi je važno, a što nisam rekla u svom uvodnom izlaganju i vi ste mi dali dobru osnovu da kažem nešto malo više i o tome, zbog čega dodatno mislim da je Siniša Mali najbolji trenutno kandidat za ministra finansija. Zato što budući ministar finansija ima, za mene makar kao predsednicu Vlade, dva osnovna izazova ispred sebe, dva osnovna zadatka. Jedan je da zadrži finansijsku disciplinu, da uradi sve da mi zadržimo trenutno stanje u budžetu i odgovorno trošenje kakvo smo uspeli zahvaljujući svemu onome što je prethodna Vlada uradila, a ova Vlada nastavlja. To je prvi zadatak. Drugi zadatak je svakako da se naprave uslovi za mnogo brži i mnogo dinamičniji ekonomski rast. Sinišino iskustvo iz privrede je, mislim, ono što njemu daje pravi miks njegovih veština i znanja između finansija i privrede. Mislim da je ministar finansija koji će uspeti da radi sa celim timom u Vladi Republike Srbije, da napravimo takvu finansijsko i ekonomsko okruženje gde ćemo moći da imamo mnogo brži ekonomski rast. Ono što je svakako dobro to je da smo mi kao Vlada, i ja sam to rekla u svom ekspozeu, naš osnovni zadatak je bio da u budućnosti imamo i stvorimo osnove za mnogo brži, ali i održi ekonomski rast. Dobro je što smo imali prvi kvartal koji je jako dobar sa BDP od 4,5%, što je jedna od najvećih stopa u Evropi. Mislim da u Evropi jedino Mađarska ima 4,7%, ali EU ima rast od 2,4% Tako da je 4,5% fantastično i nešto što moramo da damo sve od sebe da održimo. Dakle, to je jedan od razloga zašto mislim da je Siniša Mali jako dobar kandidat za ono što stoji kao zadatak, kao veliki zadatak pred Vladom Srbije. Što se tiče niske stope investicija, ona je svakako sve bolja. Što se tiče stranih direktnih investicija mi smo imali prošlu godinu koja je istorijski bila jedna od najboljih sa privučenih 2,6 milijardi ukupno direktnih stranih investicija bez ikakvih privatizacija. Imali smo takođe istorijski za 2018. godinu najveći budžet za javna ulaganja od 128 milijardi dinara i meni je drago da mi uspevamo konačno da imamo dobro izvršenje budžeta, što ide u prilog tome da ćemo imati i nadam se bolji rast od predviđenog, a to je bilo za ovu godinu 3,5% U ovom trenutku gledamo kako to da održimo za 2019. godinu i imaćemo u budžetu više novca od 128 milijardi dinara za javne investicije. Naša mala i srednja preduzeća beleže dobar trend i to je Agencija za privredne registre i rekla.

Ono što je važno je takođe da mi zahvaljujući mehanizmu koji je uveli NBS u ovom trenutku pratimo i koliko je zapošljavanje u sektoru mali i srednjih preduzeća i to i broj radnih mesta u malim i srednjim preduzećima je sve veći. Ono što jeste i bio je ogroman problem malih i srednjih preduzeća u Srbiji i prepreka njihovom rastu i većem broju malih i srednjih preduzeća je bila siva ekonomija. Zbog toga je prethodna Vlada Republike Srbije usvojila odluka da 2017. i 2018. godina budu godine borbe protiv sive ekonomije. Mi smo to nastavili. Jedan od najvećih pozitivnih pomaka u tom smeru je usvojen Zakon o inspekcijskom nadzoru 2015. godine, ukoliko se ne varam, koji inspekcijski nadzor čini mnogo transparentnijim, mnogo predvidljivijim za inspekcije. On u ogromnoj meri smanjuje korupciju inspekcijama time što je po zakonu, i sada je to implementiramo, imate jasno objavljene kontrolne liste za svih 40 i nešto inspekcija, tako da kada inspektor dođe ne može da vas pita sve i svašta i da provera sve i svašta. Već znate tačno šta će vas pitati i šta proverava i ukoliko izađe iz okvira tih kontrolnih lista niste dužni da na to odgovarate. Pored toga ono što mi je bilo najneverovatnije, što ste vi prvi put tim Zakonom o inspekcijskom nadzoru uveli inspekcijski nadzor nad ne registrovanim objektima, što je praktično pre 2015. godine država sama stimulisala mala i srednja preduzeća da rade u sivoj zoni zato što inspekcije za vas nisu bile nadležne. Tako da smo praktično kao država pre 2015. godine sami gurali privredu u sivu zonu. Ovo će se dodatno unaprediti i dodatno će doći do transparentnosti koja će obezbediti fer uslove na tržištu za sve. Od septembra ove godine, kada konačno uvodimo pet najvećih inspekcija pod jedinstvenu platformu E – inspektor, a onda do maja 2019. godine i sve inspekcije zajedno, kada će rad inspekcija biti u potpunosti transparentan za sve privredne subjekte u Srbiji. Što se tiče nameta na plata, mi smo krenuli prošle godine u budžetu za ovu godinu kada smo povećali neoporezivi deo ličnog dohotka i to značajno, sa 11.790 dinara na 15.000 dinara. Tu smo i dalje dosta konverzvativni zbog fiskalne stabilnosti, ali je to nešto što ćemo gledati, na čemu ćemo raditi i sa novim ministrom finansija. Postoje dva najvažnija elementa bržeg rasta. Jedno su javne investicije i to je ono što smo uradili, drugo su manji nameti na privredu i to je ono što smo počeli, a što ćemo i dalje gledati sa novim ministrom finansija, ali i kao celokupni tim Vlade Republike Srbije, ali i sa novim aranžmanom MMF koji ima jasan cilj. Cilj je brži i dinamičniji održivi rast BDP, rast srpske ekonomije i drugi je veća primanja za građane Republike Srbije. Što se tiče otvaranja radnih mesta sa velikom dodatnom vrednošću, mislim da moramo da se složimo da ne postoji Vlada koja je više o tome pričala i više na tome radila nego Vlada Republike Srbije. U tom smislu, kao prvi prioritet je digitalizacija. Mislim da je to jedna od stvari koja je ključna u pravljenju mnogo drugačije i mnogo bolje budućnosti za građane Republike Srbije. Posebno mi je drago da mogu da predložim Sinišu Malog kao kandidata za ministra finansija, kao gradonačelnika koji je to u potpunosti prepoznao i u čijem mandatu je konačno otvoren Naučno-tehnološki park. Reći ću vam sada, nije samo do toga kada je taj Naučno-tehnološki park kao infrastrukturni objekat završen zato što je on završen pre mandata gradonačelnika Siniše Malog.

Mislim da je 2008. godine, ali treba proveriti. Od tada niko nije imao dovoljno razumevanja da da podršku da taj Naučno-tehnološki park kao Naučno-tehnološki park. On je stajao, propadao i na kraju je, zamislite, državna uprava krenula da se useljava u Naučno-tehnološki park. Državna uprava koju mi u ovom trenutku još uvek iseljavamo iz Naučno-tehnološkog parka. Dakle, Siniša Mali kao gradonačelnik je prepoznao važnost start ap kompanija, inovacionih kompanija, prepoznao je važnost poslova sa dodatom vrednošću zahvaljujući čemu se za samo godinu i po dana u Naučno-tehnološki park uselilo preko 60 start ap inovacionih kompanija i mi danas imamo preko 500 inženjera koji tamo rade i stvaraju dodatu vrednost za Republiku Srbiju. Tako da u tom smislu, mislim da je najbolji kandidatu ovom trenutku za ono što Vlada Republike Srbije namerava i u ovom trenutku radi. Što se tiče parafiskala, ogroman problem privrede Srbije. U decembru je Ministarstvo finansija išlo u javnu raspravu o zakonima o parafiskalima i o naknadama i nadam se da ćemo taj zahtevan posao da završimo pre kraja ove godine. To je svakako jedna od stvari koja će se naći u novom aranžmanu sa MMF, kako bi imali kontrolu i dodatni pritisak i objektivne partnere koji će sa nama raditi u reformi ove važne stvari. Svakako i jedna od velikih stvari koja će biti jedan od prioriteta na agendi novog ministra finansija. Što se tiče povraćaja PDV, na žalost tu je bilo veliko kašnjenje zato što se pojavila, verovali ili ne, PDV mafija pa smo u međuvremenu morali da imamo mnogo strože kontrole kome se vraća PDV zato što je dolazilo do ogromnih zloupotreba.

Pretežni izvoznici u ovom trenutku dobijaju povraćaj u okviru 15 dana, uz punu ispunjenost svih uslova za povraćaj. Ukoliko je kontrola u toku, u tom slučaju se PDV ne vraća dok se kontrola ne završi, ali na ovome radimo sa Poreskom upravom. Na kraju, reforma paušala je nešto u šta u ovom trenutku ulazimo i nešto što će biti na agendi ministra finansija. Mogu da vam kažem da je moj tim u ovih 15 dana od kada sam preuzela ulogu vršioca dužnosti v.d. ministra finansija organizovao na FON zajedno sa star ap inovacionim kompanijama jedan zajednički rad na tome kako možemo da uđemo u reformu paušala, a to je da napravimo jednostavnu, potpuno transparentnu, elektronski dostupnu matricu kako bi svaki paušalac mogao da ukuca svoje parametre i odmah za sebe zna koliko će biti paušalno oporezivanje, a ne da kao do sada, svaki poreski inspektor praktično može da odredi osnovicu. Drago mi je da vam kažem da mislim da se u potpunosti slažemo sa tim šta ministar finansija treba da uradi i u tom smislu, kao što mi se čini da sam uspela da kažem SRS da je ono što je Siniša Mali kao gradonačelnik uspeo da uradi za gradsku kasu i da su to potpuno proverljivi rezultati, pošto su bili pogođeni emotivno svim tim uspesima, očekujem da ipak glasaju, ako im je srce na pravom mestu, za Sinišu Malog za ministra finansija. Očekujem da glasate za ministra finansija i da molim vas da glasate za Sinišu Malog kao ministra finansija, zato što on jeste upravo osoba koja je pokazala da ima dovoljno znanja iz finansija i da ima dovoljno znanje i iskustva iz privrede da ispunimo ciljeve koji su pred Vladom RS. Reč ima Jovan Jovanović. Hvala. Simbolično dobijam reč tačno u podne. Nakon svega što smo čuli u obrazloženju predsednice Vlade postavlja se logično pitanje – ako su svi ti uspesi zaista takvi, zašto gospodin Mali nije kandidat za predsednika Vlade, a ne samo za ministra finansija, ali gospodin Marković je već rekao ono što mi svi znamo, ko određuje u stvari ministre u Vladi, da to nije predsednica Vlade, već predsednik države. Naravno, njen izgovor je da je ona tehnokratski premijer, međutim Ustav ne poznaje kategoriju tehnokratskog predsednika Vlade i to što je tehnokratski ne može da bude izgovor da ne koristi svoja ustavna ovlašćenja. Ono što je ključno za današnju raspravu jeste da se na ovoj sednici u stvari ne bira novi ministar finansija, već čuvar trezora zarobljene države, odnosno oni koji su tu državu zarobili i čiji je deo najužeg tima ili bolje rečeno ekipe gospodin Siniša Mali. NJegov prethodnik ministar Vujović podneo je ostavku jer više nije želeo da toleriše rastuće negativne tendencije na koje očigledno nije mogao da utiče. Jačanje neformalnog paralelnog sistema, konstantan porast politički motivisanog trošenja sredstava budžetske rezerve, odsustvo kontrole nad Poreskom upravom, problem upravljanja na svim nivoima, odnosno odsustvo koordinacije. Da ne bi izgledalo da imam mnogo lepih reči o bivšem ministru, kao i da bi na odgovarajući način oslikao kontekst u kome će se naći novoizabrani ministar, osvrnuću se prvo na rezultate ministrovanja Dušana Vujovića. Ono što mu najviše zameram jeste što je teret stabilizacije javnih finansija prevalio na penzionere, lekare, zdravstvo, prosvetu, državne službe, a istovremeno praktično netaknuto ostavio privilegije javnih preduzeća, umesto da uradi upravo suprotno, kao i da rastereti domaću privredu. Ovakva politika dovela do daljeg uništavanja društva, što je prouzrokovalo masovno iseljavanje školovanih ljudi mlađe i srednje generacije, kao i do pravog egzodusa lekara i zdravstvenih radnika uopšte, što je pogubno za budućnost zemlje. Sa druge strane, najveći deo sredstava je povučen u republički budžet kako bi se obezbedio privid stabilizacije budžeta, pa su lokalne samouprave dovedene do bankrota, a javna preduzeća do toga da nemaju ne samo sredstva za investicije, nego ni sredstva za tekuće održavanje. Cena takvog postupanja je minimalni privredni rast, najmanji u našem regionu u poslednjim godinama. Podsetiću da su sve zemlje regiona pogođene različitim krizima i problemima, ali da je naš privredni rast npr. višestruko manji od rasta našeg suseda Rumunije, možda i zbog toga što je ova zemlja već više od 10 godina u EU. Naravno, izostanak privrednog rasta nije samo posledica ovakve fiskalne politike, već je velikim delom i posledica izuzetno raširene korupcije, nepotizma i partijskog zapošljavanja, nepoštovanja zakona, kao i urušavanje i obesmišljavanje institucija, uključujući i ovu u kojoj danas sedimo. Konačno, izuzetno ograničena sredstva koje Srbija ima troše se na netransparentan način i na projekte čiji je doprinos privrednom rastu u najmanju ruku diskutabilan, poput „Beograda na vodi“, gde država ulaže milijarde za infrastrukturu, a profit odlazi privatnom investitoru odabranom bez ikakve procedure, zatim za remont aviona dobijenih na poklon, izgradnju jeftinih a skupo plaćenih kič fontana, jarbola, spomenika i sličnih besmislenih projekata. Većina prethodno navedenih projekata je ono što povezuje ministra Vujovića sa njegovim naslednikom, o kojem ću sada nešto više reći i žao mi je što je on izašao. Moram pre svega da istaknem da mi ni malo nije jednostavno da govorim o gospodinu Malom, jer ga poznajem gotovo 20 godina. Naime, upoznali smo se u Vašingtonu u vreme kada smo bili na postdiplomskim studijama preko „Ron Braun“ stipendije, namenjene mladim liderima iz centralne i istočne Evrope. Ali, baš zato što ga poznajem i što pripadamo jednoj izuzetnoj mreži koju Srbija okuplja nekoliko desetina, a u regionu nekoliko stotina uspešnih ljudi, imam posebnu obavezu da govorim i iskažem mišljenje o njegovom radu koje deli većina onih do čijeg mišljenja bi i te kako trebalo da mu bude stalo. Stoga ovde moram da ispravim predsednicu Vlade koja je ovih dana isticala kako Siniša Mali fulbrajtovac, a on to nije. Fulbrajtova stipendija se pre svega dodeljuje za postdoktorske istraživačke projekte. Inače, u ime „Ron Braun“ stipendista učestvovao sam 2002. godine u obnovi Fulbrajtovog udruženja tada još Jugoslavije i pod kišobran ovog udruženja uveo i „Ron Braun“ stipendiste, kao i stipendiste još nekih programa američke vlade. Složiću se svakako sa većinom kritičara nominacije gospodina Malog, koji mu najviše zameraju veliki broj nerazjašnjenih afera, kao i način na koji je nekoliko vodio glavni grad. Umesto rešavanja tih brojnih afera, gospodin Mali će za nagradu biti unapređen. Imajući u vidu prioritete koje je imao kao gradonačelnik glavnog grada, opravdano se postavlja pitanje kakve će prioritete imati kao ministar, odnosno u kakvom će stanju ostaviti javne finansije po završetku svog mandata. Setimo se svih neizbrisivih ožiljaka koje je ostavio na licu prestonice, najvećeg već pomenutog „Beograda na vodi“, kao i noćno rušenje pod maskama na Savamali, kada je suspendovan pravni poredak na jednom delu teritorije Srbije, zatim nakaradnih i nekvalitetnih rekonstrukcija Trga Slavija i Cvetnog trga, kao i mnogih drugih delova grada, odnosno sveopšte betonizacije Beograda, bespotrebne i preskupe višemesečne novogodišnje rasvete, novogodišnje jelke vredne 83 hiljade evra, a da ne pominjemo „Er Srbiju“, koja se pretvorila u kompaniju koja pruža usluge niskobudžetnih aviokompanija uz visoke cene karata, ili pak stanove u Bugarskoj. Međutim, ono što mu svakako najviše zameraju ljudi iz sredine koje bi trebalo da mu bude najbliža, pa samim tim i ja, jeste nerazjašnjena afera plagiranje doktorata. Ta afera je upravo ono što je u potpunoj suprotnosti zbog čega je dobio stipendiju da studira u SAD-u, a posebno sa onim najvažnijim što je tamo, ako ne već pre, trebalo da nauči, a to su akademska čestitost, kao i poslovna etika. Jedan ne tako mali deo mene bio je dosta dugo voljan da mu veruje, dok ostatke te vere nije konačno uništio posle potpisivanja sporazuma o „Beogradu na vodi“, izjavom na jednoj TV stanici da su građani koji su protestovali protiv ovog sporazuma tog dana na kružnom toku ispred Geo zavoda zaustavili tramvaje. A svi građani koji su tamo bili, uključujući i mene, bili su svedoci da je vozačima GSP-a naređeno da tramvajima prepreče prostor između Geo zavoda u koji su dolazile zvanice i demonstranata, kako bi se ovim prvima zaklonio pogled na druge. I kako mu onda posle jedne takve očigledne neistine verovati bilo čemu? Sada bih ostavio na stranu prošlost i usmerio se na budućnost, odnosno na novu funkciju gospodina Malog i njegovu kompetentnost za ovu poziciju. Iako ekonomista po struci, bio je i gradonačelnik, on je do sada uglavnom radio na poslovima u vezi sa privredom, odnosno preduzećima. Drugim rečima, nije makroekonomista, niti ima previše iskustva u vezi sa tim poslovima, za razliku od njegovog prethodnika Dušana Vujovića. Meni je jasno zašto predlagač kao njegovu jaku stranu ističe da je gradonačelnik popravio stanje gradskih finansija, ali nadležnosti grada su ipak različite u odnosu na republički nivo, koji obuhvata i penzije i zdravstvo i ekonomsku politiku itd, a on u tome nema dovoljno iskustva. Gospodin Mali je, kako je to do sada već dosta ljudi istaklo, pre svega operativac. Zato, ako je već postojala namera da bude postavljen za ministra, siguran sam da bi mu mnogo bliži bio resor privrede, naročito zbog činjenice da i dalje imamo problem sa preduzećima u restrukturiranju, a on u tome svakako ima iskustva. Sama činjenica da je shvaćen kao operativac ukazuje na to koliko će imati autonomije u svom radu. Ovde se postavlja i pitanje na kakvu podršku akademskih ekonomista može da računa, imajući u vidu da, blago rečeno, akademskoj zajednici nije omiljen zbog prethodno pomenutog pitanja doktorata. Ključno pitanje koje se postavlja jeste – da li gospodin Mali kao ministar namerava nešto da menja u odnosu na svog prethodnika? Tu pre svega mislim na njegov stav o neracionalnim subvencijama za strane investitore, kojima se često guši domaća privreda, smanjivanje poreskih opterećenja domaćoj privredi, restrukturisanju javnih preduzeća, finansiranju lokalne samouprave, razvoju finansijskog tržišta, odnosno berze. Po ova dva poslednja pitanja ministar Vujović praktično ništa nije uradio, a gospodin Mali sigurno ima iskustva u tome. me zanima – kakvo ima mišljenje o jakom dinaru, koji je dodatno opterećenje za naš izvozni sektor, a istovremeno dovodi do tzv. nepokrivenog kamatnog pariteta? Drugim rečima, zbog višeg prinosa na naše hartije od vrednosti u odnosu na druge evropske države dinar bi trebalo da slabi, kako bi se realni prinos izjednačio. Međutim, Narodna banka Srbije čuva vrednost dinara, što omogućava investitorima, uključujući i one spekulativnog tipa, da zarade odličan realan prinos. Naročito me zanima, imajući u vidu da predsednica Vlade, a i danas je to učinila, stavlja poseban naglasak na proces digitalizacije, uz najznačajniju ulogu IT sektora, kao na neku vrstu univerzalnog leka za sve naše probleme, ističući da je to ključ razvoja – da li su u planu poreske povlastice za ovaj sektor? O nečemu je već danas i pričala. Naime, nagli razvoj domaće IT industrije nije uzrokovan povoljnim okruženjem, već niskom cenom naše radne snage na svetskom IT tržištu i mogućnošću da se takva radna snaga angažuje indirektno radom iz Srbije. Prva i osnovna prepreka daljem razvoju IT sektora je nesmanjena tendencija napuštanja zemlje od strane domaćih IT stručnjaka. Stoga, potrebna je nova poreska politika prema IT sektoru koja bi se svodila na maksimalne olakšice za sektor edukacije, proizvodnje i razvoja, sektor hardvera i sektor elektronske komunikacije. Stoga je moja poruka predsednici Vlade da je vladavina prava, a ne digitalizacija, ključ razvoja, odnosno ravnopravni i fer uslovi za sve građane. Nažalost, predsednica Vlade je samo još jedna u nizu žrtava iluzije da se tehničkim rešenjima mogu rešavati suštinski problemi. Da zaključim, nominacijom gospodina Malog šalje se samo još jedan u nizu pogrešnih signala svim onim savesnim, vrednim, stručnim i poštenim građanima da se takvo ponašanje u Srbiji ne isplati i da je, ukoliko im se ukaže prilika, najbolje da napuste zemlju. Iako želim da nisam u pravu i da me gospodin Mali i rezultati čitave Vlade demantuju u budućnosti, moraću, nažalost, izlaganje da završim rečima našeg poznatog pisca i predsednika SR Jugoslavije Dobrice Ćosića, koji takođe snosi veliku odgovornost za situaciju u kojoj se danas nalazimo, koje je izgovorio neposredno uoči neuspelog pokušaja potpisivanja tzv. Vens-Ovenovog plana davne 1993. godine – strepnja mi je dublja od nade.

Prvo ministru u Vladi. Žao mi je što ja moram to da kažem jednom narodnom poslaniku – ne postavlja predsednik države ministre u Vladi i Vladu, već ih postavljaju narodni poslanici i Skupština. Da postavlja predsednik države, to bi bila diktatura. Ja se nadam da se vi ne zalažete za to i da vam to nije plan, a ako jeste, onda bi svakako transparentno trebali da kažete građanima da bi vi ukoliko dođete na vlast raspustili Skupštinu, a predsednik bi birao sve. Dakle, ja nemam izgovor da sam tehnokratski premijer, to je činjenica. Ja razumem da vi imate, očigledno, iz vašeg izlaganja problem sa činjenicama. Razumem da su to neke paušalne izjave, paušalne kritike, bez brojeva, bez dokaza, bez ikakvih podataka, da dajete, samo, eto, imamo minimalni privredni rast, „Beograd na vodi“, gura samo profit u džepove privatnih investitora, Er Srbija je katastrofa, niska cena IT snage je osnova rasta, bez ikakvih podataka. Da imate podatke, da vas nije mrzelo da sednete i da se pripremite i da kažete – u redu, moja teorija je da je niska cena IT snage osnova rasta u Srbiji, hajde da ja imam vikend pred sobom, hajde da pogledam kolika je cena IT usluga, ili IT ljudi u Srbiji, a kolika je npr. u Ukrajini, u Beolorusiji, u Moldaviji, u Slovačkoj, u Poljskoj. Onda bi videli da IT usluge u Srbiji nisu konkurentne zato što su jeftine, nego zato što su kvalitetne, i da je to jedan od osnovnih, osnovnih pokazatelja snage našeg IT sektora. Ali, ja razumem da je lakše samo reći - IT u Srbiji je jeftin, eto zato je osnova rasta. Nažalost, mislim da je važno da govorimo na osnovu podataka, na osnovu činjenica. Takva je činjenica da sam ja tehnokratski premijer, što nije novina u svetu, a nije novina ni u Evropi, i da kao osoba koja nije ni član stranke, a nema ni stranku iza sebe kao takvu, treba da se oslanja na parlamentarnu većinu. Ja se oslanjam na podršku Aleksandra Vučića i kao predsednika Republike i kao predsednika SNS, i pre svega, ovih ljudi ovde, koji meni daju podršku i mojoj Vladi.

To je demokratija, to nije izgovor. Vraćam se ponovo, jako mi je teško, kao druga moja poruka građanima Srbije, ako nekad ne odgovaram na sva pitanja, jako mi je teško, da odgovaram samo na paušalne tvrdnje, jer pokušavam ovde, i mislim da vi svi vidite, i da svi građani Srbije znaju da dolazim pripremljena u Skupštinu, sa brojevima, sa činjenicama. Teško mi je da odgovaram kada neko kaže – imamo minimalni privredni rast i on je najmanji u regionu. Kad je najmanji u regionu? U prvom kvartalu kad je bio 4,5% 2018. godine, jel tada bio najmanji u regionu? Vi kažete – u redu, imamo najmanji privredni rast 2,8% u bio u 2016. godini. Kada imate štednju, neverovatno je da uopšte imate privredni rast, mi smo uspeli tj. prethodna Vlada, i da ima fiskalnu konsolidaciju i da ima ozbiljne rezultate u smanjenju deficita, i konačno, postizanju suficita, ali isto tako i da ima kakav takav, privredni rast, 2,8%, ipak nije takav kakav privredni rast, posebno u vreme kada imamo mere fiskalne konsolidacije i kada je on, kada je on zasnovan na proizvodnji, dakle, na produktivnosti i na izvozu. Lako je imati privredni rast od 4,5 kada samo uvozite i kada sve date u potrošnju, kao što je bila situacija 2008, 2007. godine, kada ste onda došli do 2012. i 2013. godine, na tri meseca od bankrota. Lako je. Ali, ova Vlada Republike Srbije i ova većina u Skupštini, ne pribegava lakim merama, mi pribegavamo hrabrim merama. Ali, sada ću da vam dam, za mene neverovatan pokazatelj tih paušalnih kritika, npr. na privredni rast. Bio je privredni ras 1,9% 2017. godine, i mi smo prvi rekli - da, to je jako loše. Dobra stvar toga je što postoje pokazatelji, a to je rekao i Fiskalni savet, opet, kao jedna stvarno objektivna institucija, dobra stvar toga što je očigledno da svi ekonomski parametri pokazuju dobar oporavak srpske ekonomije. Da je ovakav privredni rast zbog toga što smo imali jako tešku zimu i zbog čega je prvi kvartal prošle godine trpeo zbog rudarstva i zato što smo imali jako teško leto, sa sušama, zbog čega je trpela poljoprivreda i energetski sektor sada zbog loše hidrologije, i da nije bilo ovakvih vremenskih prilika, privredni rast bi bio u okvirima predviđenih, planiranih, a to je 3% u 2017. godini. Tada su svi rekli, evo i narodni poslanik isto vrti glavom, tada su sve rekli, ma kakve su to gluposti, ma evo još jedan izgovor, ne bi bio 1.9% i šta ste vi uradili i to je to. Kada smo rekli, ljudi, vidite građani, fantastično, privredni rast u prvom kvartalu 4,5%, neverovatna stvar, odlična stvar za srpsku ekonomiju. Odjednom, šta kažu svi kritičari – uh, ala vam je to neki privredni rast, pa da vam nije bio onako loš privredni rast, odnosno prvi kvartal prošlo godine, da nije bilo suše i hladne zime, vi bi imali 3%, znači, ovih 3% plus 1,5%, a sada je 3% bio rast u prošloj godini. Dakle, šta god da kažete, bilo je ovo drugo, samo da vi imate loše rezultate. Mi se lošim rezultatima ne radujemo. Mi loše rezultate isto tako priznajemo i gledamo šta treba da promenimo da bi bili bolji, pa zato rast od 4,5%, ali dobro, on je najniži u regionu kao što kaže narodni poslanik. Beograd na vodi“ ću uzeti kao primer, profit odlazi u džepove privatnih investitora. A u stvari, da znate zašto su u svakoj zemlji toliko značajni infrastrukturni projekti, a posebno projekti stanogradnje, iz dva razloga. Prvi je zato što oni na najbolji način povlače za sobom rast građevinskog sektora, što se upravo desilo za projekata „Beograd na vodi“ Konačno je naša građevina krenula ponovo da raste. Jedan od dokaza za to, opet, ja sam probala da se spremim iz poštovanja prema narodnim poslanicima i ovom domu, jedan od dokaza za to je što je druga najveća komponenta rasta našeg spoljno trgovinskog deficita, a pošto spoljno trgovinski deficit raste, mi smo gledali, ali to nije dobar indikator, mi smo gledali zašto je to, da bi kao Vlada odmah imali mere da ga dovedemo ponovo pod onaj balans i da imamo suficit, ali pored toga što imamo povećanje uvoza pogonskih mašina zahvaljujući ogromnom rastu privede i pre svega stranih direktnih investicija, drugi osnovni razlog je uvoz građevinskih usluga, zato što mi u Srbiji nemamo dovoljno ni građevinskih, ni projektantskih kompanija da prate ovako veliki projekat. To je jedan od osnovnih benefita ovog projekta. Stanogradnja, drugi najvažniji ekonomski pokazatelj zašto je ona važna, je ljudi moji, porez na imovinu. Porez na imovinu koji sopstveni prihod lokalnih samouprava, koji je održiv prihod, jedan od najvažnijih lokalnih samouprava. Pa, neće porez na imovinu da nosi investitor privatni. Porez na imovinu će uvek i zauvek ostati u gradu Beogradu. To je najvažniji prihod ovog projekta i opet zbog čega je ovaj projekat važan i treba ovakve projekte da imaju što više lokalnih samouprava. Er Srbija“, opet smo imali neku paušalnu tvrdnju, sad samo iz svega ovoga što ste čitali pokušavala sam da izvučem neke od stvari, „Er Srbija“ katastrofa, postaje lou kost kompanija, „Er Srbija“ katastrofa usluga, kao da neko bije građane po ušima da se voze „Er Srbijom“ i da kupuju karte „Er Srbije“ Dakle, imamo povećanje broja putnika od 90% u 2017. u odnosu na 2013. godinu. Pa, kako sada građanima nije dobra „Er Srbija“ To je opet jedna paušalna tvrdnja. Da ste pogledali podatke, upisali bi sebi u pripremu – „Er Srbija“ katastrofa, pogledam podatke, porast broja putnika 90%; ups, dajte da ne pričam takve stvari u Narodnoj skupštini, nije u redu. Za nisu cenu IT usluga, već sam rekla, neću dalje da ponavljam. Dakle, evo, ja vas molim, uzmite pogledajte, donesite mi podatke, pa ako ja nisam u pravu, evo, ja se izvinjavam, vi ste u pravu. Ne, IT usluge u Srbiji rastu zbog kvaliteta, a ne zato što su jeftine. Čula sam dosta i o vašoj biografiji, što mi je posebno drago. Ne znam da li se vi preporučujete za mesto u Vladi Republike Srbije? Drago mi je što ste Rond Braun Fulbrajt stipendista i što ste doveli to u Srbiju. Svakako je to lepo. Što se tiče doktorata Siniše Malog, ako se ja ne varam, ali, evo, vi me ispravite, Komisija je već dva puta, većinom glasova, potvrdila da je doktorat Siniše Malog autentičan, da nije prepisan ili plagiran. Dva puta? Dva puta nije bilo dovoljno, tako da Univerzitet u Beogradu po treći put obrazuje Komisiju koja će ponovo sagledati sve činjenice. Fakultet organizacionih nauka takođe je potvrdio da je reč o autentičnom akademskom delu, ali, nema veze i ja mislim da ste vi u pravu. Ovo treba gurati i nema veze, ako treba sto komisija, sto komisija, dok ne dođemo do te koja će dokazati da ste vi u pravu, a ne ovih prethodnih 99. Ja mislim da je to vladavina prava u Srbiji. To je vladavina prava u vašoj izvedbi. Ovamo, kada je nešto nelegalno, izvodi bager, kada je nešto nelegalno, izvodiš blager, opet nije vladavina prava. To tako ne može. Znači, postoje principi. Vladavina prava ne može da se menja iz dana u dan kako vi mislite da je nešto dobro ili nešto loše. Vladavina prava je vladavina prava i ova Vlada Republike Srbije je poštuje.